Předložený sněmovní dokument obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 285 z 25. května tohoto roku. A nyní prosím pana místopředsedu Poslanecké sněmovny Jana Bartoška, aby návrh uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přicházím před vás s návrhem podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Všechny návrhy přišly řádně v termínu, byly projednány, byly osvojeny a předloženy organizačnímu výboru. Organizační výbor doporučuje

Tolik na úvod tohoto bodu.